Pokud tedy bude příjemcem tržby obec, nemá evidenční povinnost. Pokud ale bude na takové akci prodávat živnostník či firma, bude mít povinnost evidovat stejně, jako by se transakce odehrávala v kamenném obchodě. Každopádně pokud není možno se připojit na elektrickou přípojku, lze dle zkušeností z chorvatského trhu využít širokou škálu zařízení fungujících na baterie. Co se týče internetu, je samozřejmě možnost využít mobilní data a i vyšší koncentrace podnikatelů na jednom místě nezpůsobí přetížení sítě vzhledem k malé velikosti datové správy, nebo může obec zřídit i veřejnou wifi síť. Ano, my jsme mysleli i na tento aspekt společenského života.

Budou ale evidovat výhradně příjmy z podnikání, pokud takovou podnikatelskou činnost provozují. A navíc vzhledem k uvedenému charakteru jejich činnosti je pro ně v návrhu zákona úleva, pokud je tato vedlejší podnikatelská činnost pouze drobného rozsahu. Tedy pokud spolek pořádá jednou za rok veselici, na které bude prodávat občerstvení, budou příslušné tržby z evidenční povinnosti vyjmuty, takže se jich to netýká.

Já vidím, že víte. To je tisíc korun českých.

Takže 12 tisíc ročně jste vytáhli každé rodině v České republice, každé domácnosti.

Takže vy jste vlastně řešili problém...

Takže vy jste brali peníze od občanů a podvodníci měli ráj.

Mám tady pět faktických poznámek.

Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

Rozhodneme bez rozpravy. Pane předsedo, máte přednostní právo a stejné přednostní právo má paní poslankyně Jermanová.

Samozřejmě může.

Jediné, co je, že mi sem předložíte písemně rozhodnutí dvou klubů.

Ano, to je také procedurální návrh. Nyní pan předseda Kalousek.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Proč mi běží čas 52 vteřin? Máte slovo. Já jsem chtěl jenom v technické, protože nechci brát čas ostatním přihlášeným kolegům, reagovat na začátek vystoupení pana ministra, kdy on říkal, že minule tady vyvrátil celou řadu nesmyslů. Chtěl bych vám, pane ministře, říct, že to není pravda.

Ano, odpovídáte na řadu dotazů, otázka je, zda pravdivě.